Ty jsme dostali, Česká republika, pro výrobu v Ostravě a nelze připustit to, že je přenecháme někomu jinému, protože to zcela určitě povede ke zvýšeným nákladům na výrobu, čili jinými slovy řečeno, ostravská huť bude ztrácet konkurenceschopnost díky těmto navýšeným nákladům. I tady jsou cesty, jak přinutit tuto společnost toto nečinit. Další informace, které jsem se dozvěděl, jsou znepokojující v tom, že 36 měsíců by měla být ostravská huť závislá na obchodní síti skupiny ArcelorMittal. 36 měsíců v podstatě bude ostravská huť pod novým vlastníkem vystavena v podstatě de facto nepřímému řízení ze strany ArcelorMittal, což je opět velmi nebezpečný krok, protože nevíme, jakým způsobem to bude probíhat.

Já se domnívám, že jediné možné řešení je požádat ze strany vlády nového zájemce, aby předložil odpovědi na tyto konkrétní otázky, a na základě nich okamžitě jednat i ve smyslu nebo ve směru k Evropské komisi, která musí garantovat věci, které slíbila.

Děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji moc. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane předsedající, jenom bych chtěl doplnit fakta, která tady nezazněla ani od jednoho z mých předřečníků.

Děkuji moc. Děkuji. Nyní pan poslanec Lubomír Volný ve všeobecné rozpravě. Po něm vystoupí pan předseda Stanjura. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Obávám se, že všechno to nejpodstatnější už dneska prakticky zaznělo. Vláda nemůže prakticky vůbec nic dělat. O všem rozhodne Evropská komise, která nebyla volena žádným občanem Evropské unie, a už vůbec ne žádným ze zaměstnanců ostravských hutí. V optimistickém projevu pana kolegy Luzara prostřednictvím pana předsedajícího zazněla naděje, že Evropská komise za nás tento problém vyřeší, že Evropská komise z nějakého důvodu se bude starat o to, jaký problém by vznikl v Moravskoslezském regionu kvůli tomu, že by tam byl ukončen provoz nějakého velkého místního zaměstnavatele. Evropská komise nejen že nic nevyřeší, Evropská komise tuto situaci jako vždy pouze zhorší.

ArcelorMittal nemůže nikomu prodat úplně bezcenný podnik.

Je to problém.

Budete prostě v pasti a zaplatíte za tu nabíječku podstatně více než za celý mobilní telefon, anebo budete vydíratelní.

Oni udělají ve finále vždycky to, co nějakým způsobem posílí jejich pozici.

Neříkám, že toto vše, ale značnou část těchto problémů, ve kterých se v současné době nacházíme, a to je to, že vyvážíme svoji vysoce kvalifikovanou, ale lacinou pracovní sílu nejenom v rámci Evropské unie, ale globálně, by podle mě vyřešil námi připravovaný zákon po vzoru zákonů z jiných evropských zemí o regulaci vývozu kapitálu, který byl získán právě touto kvalifikovanou a podhodnocenou prací našich občanů v této zemi, který by přinutil efektivně tyto firmy investovat část z těch výnosů, které tady na této zemi získají, zpátky do ekonomiky v České republice, nejlépe pochopitelně do rozvoje té jejich konkrétní firmy.

Dovolím si ještě po ukončení rozpravy načíst usnesení, se kterým bych ale dopředu rád kolegy seznámil, tak se zeptám, jestli je to možné. Je to možné, ale poprosím vás, abyste potom v podrobné rozpravě se k tomu přihlásil nebo to znovu přečetl. Chtěl bych navrhnout usnesení, že Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby při vyjednávání s Evropskou komisí udělala maximum pro to, aby se podnik ArcelorMittal nedostal do rukou nikomu, kdo má v úmyslu jeho pouhé ekonomické vytěžení a útlum. Děkuji, pane poslanče. Dále je ve všeobecné rozpravě přihlášen pan předseda Stanjura.